A za druhé. Já samozřejmě chápu, že by někdo chtěl peníze cash. Ale já mám velkou obavu, že když nebudou peníze na silnice a evropské peníze, že nebude nic. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek do rozpravy.

A v případě, že vládní koalice se rozhodne kompenzovat obcím výpadek z jejich rozpočtu, tak bych chtěl ocenit to, že vláda se rozhodla tento stav napravit. A v případě, že to bude prohlasováno, tak osobně poděkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vrátím trochu víc k obsahu toho zákona.

Tohle je velký posun k nějakému racionálnímu přístupu, za který jsme rádi. A druhý kompromis předpokládám, že tedy platí slova pana premiéra, že hnutí ANO tento návrh podpoří to je ten kompromis, aby současně rozpočty obcí byly v rámci tohoto zákona kompenzovány, to znamená, že nedojde k tomu, že by se financovaly firmy na úkor obcí. Takže z tohoto důvodu my velmi rádi podpoříme senátní verzi tohoto návrhu zákona. Myslíme si, že došlo k rozumnému kompromisu v obou oblastech. Jsme rádi, že se zrychlí ta pomoc obcím, aby nemusely zastavovat investice, a určitě budeme jednat i o otázce výpadku příjmů krajů. Jak říkala paní ministryně, tenhle návrh je potřeba propsat i do státního rozpočtu a právě realizace tohoto návrhu je jeden z důvodů, proč Piráti vyjednávají s vládními stranami ohledně možnosti hledání nějakého kompromisu v otázce navýšení schodku státního rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Votava. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jenom se vracím zpátky k tomu, co tady bylo skloňováno ohledně krajů a změny rozpočtového určení daní u krajů.

Aby to bylo systémové, a ne aby to bylo ad hoc, jako je to dneska. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych shrnul dnešní debatu, pokud jsem ji správně poslouchal. Komunistická strana Čech a Moravy od začátku upozorňovala na určitý problém malých obcí.

Počáteční argumenty zaznívaly, že tyto obce tou kompenzací v hodnotě 1 000 korun, 1 200 korun, 1 500 korun vlastně svým způsobem dostávají minimum na to, aby mohly zkusit investovat, aby mohly spravit chodníky, aby mohly spravit cesty, aby mohly investovat do své infrastruktury, protože ty náklady vysoce převažují to, co ty obce v rámci té kompenzace dostanou.

Proto jsme také ve vyjednávání o těchto kompenzacích hovořili o tom, že jsme ochotni diskutovat s vládou o kompenzacích podle velikosti obcí. Uvažovali jsme, že možná lépe než to udělat plošně, jak je teď tento návrh, je zaměřit se právě na ty menší a střední obce. Když vezmeme, že obce do pěti tisíc obyvatel je drtivá většina obcí v České republice by mohly získat prostředky od státu na investice a na potřebné znovunastartování rozvoje těchto obcí, mimo tady tento návrh, ale formou třeba dotací, účelových dotací na rozvoj školství, na rozvoj komunikací, oprav atd. Plošný návrh kompenzace obcím. Takže my to podpoříme, tento návrh, protože si myslíme, že ano, byl by problém asi řešit individuální obce, a možná je to rychlá, jednoduchá cesta. Ale byl bych velice rád, a zopakuji ty sliby, které vláda měla v tom meziobdobí, že podpoří ty malé a střední obce. Byl bych rád, kdyby v závěrečném slovu i paní ministryně se znovu přihlásila k tomu investičnímu plánu vlády, že hlavně bude podporovat ty malé a střední obce, aby dostaly na ty své projekty, na tu kanalizaci, na ten chodník, na to školní hřiště, na ty věci, které byly řečeny v rámci náhrady za tyto prostředky.

A problémy těch malých obcí, jak se tady kolegové vždycky zaštiťovali, jsou ty základní problémy občanů, kteří tam žijí. Proto budu velice rád, když paní ministryně nezapomene na ta slova, která v minulých časech k tomu hovořila, a říkala, proč je určitá varianta ne plošného, ale možná individuálního řešení lepší. Nakonec vláda se přiklonila k tomu plošnému, budiž, dobře, zodpovědnost vlády za rozpočet je tady nezadatelná, zcela určitě, ale my budeme velice rádi jako Komunistická strana Čech a Moravy, když se nezapomene i na ty sliby, investiční sliby, které byly slíbeny při projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně.